Poštovane kolegice i kolege, nastavit ćemo sada s radom, imamo amandmane koji su podnijeli Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Božo Petrov, zastupnik Slaven Dobrović, zastupnik Hrvoje Runtić, zastupnik Tomislav Panenić, zastupnica Sonja Čikotić, zastupnik Miro Bulj, zastupnik Nikola Grmoja, zastupnica Ines Strenja, zastupnik Marko Sladoljev, zastupnik Robert Podolnjak i zastupnik Ante Pranić. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem, a izjašnjavanje o amandmanima proveli smo ranije na sjednici. Poslovnika, o amandmanima su se izjasnili predlagatelj te Vlada koja nije predlagatelj odluke. Sada ćemo glasovati o amandmanima koje ne prihvaća predlagatelj ili Vlada RH. Dakle, idemo na Prvi amandman zastupnika Mire Bulja, predlagatelj ga prihvaća, ali Vlada ga ne prihvaća pa moramo glasovati. Molim glasujmo. Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo sad na Amandman broj 2. koji Vlada ne prihvaća, glasovat ćemo o tom amandmanu jer je identičan kao i svi broji amandmani do broja 13. Dakle, glasujemo o Amandmanima od 2. do 13. koje Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova.